Děkuji. Nyní v rozpravě vystoupí s přednostním právem pan předseda Vojtěch Filip, v tuto chvíli poslední přihlášený. Prosím, máte slovo. Děkuji. Za prvé určitou reakci na vystoupení kolegy Kalouska. No, přece vítězem musí být právě ten příští ekonomický výkon České republiky. Principiálně přece nejde o to teď udržovat nějaká pracovní místa, která nejsou perspektivní, ale jde o to, abychom udržovali ty pracovní kolektivy, bez kterých se nedá určitý vysoce kvalifikovaný výrobek vůbec udělat, nebo vysoce kvalifikovaná práce, služba apod.

Druhý princip, který jsme udržovali, byl ten, že to musí být vztah zaměstnavatele, zaměstnance a státu, to je přece úplně zřejmé.

Nejde vůbec o udržování pracovních míst, která nejsou perspektivní.

Náš zákon musí být také upraven na naše podmínky. Ty jednotlivé parametry asi tady budeme diskutovat ve druhém čtení. Já bych nechtěl nějakým způsobem zdržovat tu debatu, ale považoval jsem za potřebné znovu se k tomu vrátit. Jestliže souhlasíme s tím, že zákon potřebujeme, já to nepovažuji za zákon, který by byl zmetkem. Já to považuji za návrh zákona, o kterém musíme diskutovat s největší vážností právě tady, abychom posoudili všechny parametry z těch tří pohledů, které já považuji za základní co potřebuje vláda, co potřebují zaměstnavatelé a co musíme udělat pro zaměstnance, abychom udrželi jak pracovní kolektivy, tak jejich sociální jistoty. Bez toho prostě nemůžeme dál fungovat. Je to naše odpovědnost, jak bude ten zákon vypadat. Je to opravdu na nás. Děkuji vám. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Má paní zpravodajka, paní poslankyně Dražilová. Prosím, máte slovo.

Jako zpravodaj samozřejmě podporuji diskusi politických stran, která by vedla ke shodě na principiálních změnách, a koneckonců kolegyně Valachová zde už řekla, že takováto diskuse se chystá. Padly zde dva návrhy, byl to návrh na vrácení a dále návrh na zkrácení lhůty na 12 dnů.

Děkuji. Přeje si pan ministr vystoupit?

Přivolal jsem poslankyně a poslance, kteří nejsou v sále. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

Hlasujeme tedy o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 28, přihlášeno 94 poslanců, pro 27, proti 21. Návrh nebyl přijat. Nejprve garanční výbor. Návrh organizačního výboru je, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo prosím jiný garanční výbor? Budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme předložený návrh přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Je zde přihláška pana předsedy Miroslava Kalouska. Prosím, máte slovo.

Děkuji. Hlásí se ještě někdo prosím s návrhem na přikázání dalšímu výboru k projednání? Přikázání hospodářskému výboru, přikázání rozpočtovému výboru. Nejprve rozhodneme o přikázání hospodářskému výboru. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 30, přihlášeno 95 poslanců, pro 79, proti 1. Návrh jsme přikázali k projednání hospodářskému výboru. Nyní budeme hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen.